Rovněž tak ani dosavadní sněmovní praxe se podobnou věcí podle našich poznatků dosud nezabývala. V důsledku toho pak stávající úprava formulace jednotlivých ustanovení vyvolává řadu otázek, na které není možno jednoznačně odpovědět.

Posouzení možného střetu zájmů a rozhodnutí v této věci pak náleží do působnosti celé Poslanecké sněmovny s tím, že návrh na odvolání jmenované z Rady podle § 6 odstavec 1... bla, bla, bla... zákona o České televizi může Poslanecké sněmovně předložit jak volební výbor, tak kterýkoliv poslanec.

Je však zřejmé, že jakékoliv stanovisko bude zejména vzhledem ke stávající právní úpravě vždy do značné míry vyjádřením subjektivního názoru, a proto závazný výklad zákona o České televizi může nakonec podat pouze soud při projednání konkrétního návrhu.